My se o tom budeme dále ještě bavit, ale především mám zájem, aby se v téhle věci našel takový postup a takový kompromis, který ten problém jednou provždy vyřeší. Možná že to není úplně jednoduché, protože zřejmě podobný typ debat probíhá i v jiných zemích.

Děkuji, pane ministře, za odpověď.